Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 73/4. Nyní se tedy táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pan ministr zájem má. Prosím o ztišení v sále a vyslechnutí pana navrhovatele. Děkuji za slovo.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je adaptace dvou přímo použitelných předpisů Evropské unie, a sice nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a dále nařízení o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. K zajištění řádné adaptace je tedy nezbytné, aby vnitrostátní právní úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích převzalo strukturu a velkou část obsahu regulace veterinárních léčivých přípravků a stávající právní úpravy obsažené ve směrnici 2001/82/ES. Velká část právní úpravy se tedy obsahově nemění.

Vedle zákona o léčivech se k zajištění řádné adaptace dále novelizuje zákon o regulaci reklamy, zákon o krmivech a zákon o správních poplatcích. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 8. schůzi 5. května tohoto roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit. Ve druhém čtení, které proběhlo 17. června, byl podáno několik pozměňovacích návrhů: pozměňovací návrhy poslance Pavla Bělobrádka A1 až A3, které zpřesňují právní úpravu veterinárních léčivých přípravků a reagují na vývoj příslušných právních předpisů Evropské unie. S těmito pozměňovacími návrhy vyslovuji souhlas.

Tyto pozměňovací návrhy zasahují výhradně do oblasti humánních léčivých přípravků.

Z dosavadní diskuse v Poslanecké sněmovně totiž vyplynulo, že nad tímto pozměňovacím návrhem nepanuje široká shoda, což by mohlo ohrozit rychlé schválení návrhu zákona jako celku. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Nyní poprosím pana poslance o jeho vystoupení. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Je to § 88 odst. 3 písmena, kdy se vlastně ÚZISu umožňoval přístup k elektronickým receptům. Já to své vystoupení zkrátím, protože předpokládám, že když pan ministr k tomuto nedává souhlas, tak nebude třeba nějakého mého delšího komentáře. Co si však neodpustím, tak bych jenom chtěl říct, že tento pozměňovací návrh neprošel řádným připomínkovým řízením, neprošel Legislativní radou vlády, projednáváním ve výborech Sněmovny, neproběhla zde diskuse. Nebyl projednán ani výborem pro zdravotnictví. Jenom jsem vás chtěl upozornit, že v rámci toho pozměňovacího návrhu se část věcí přenáší na informační systém infekčních onemocnění, to znamená do ISIN.

Zde bych chtěl požádat ministerstvo, aby se vůbec tímto zabývalo a nějaký zákonný podklad pro to vytvořilo.

Tento pozměňovací návrh vlastně umožňuje místo aby došlo k narovnání toho ISIN a vlastně nějakému legislativnímu zakotvení tak tento pozměňovací návrh tam vlastně nalévá další a další citlivé osobní údaje všech občanů České republiky, a nejen údaje o očkování, o covidu, dokonce nejenom údaje o všech očkováních občanů, ale i přímo údaje o všech lécích, které všichni občané České republiky používají. To znamená, že pokud byste se rozhodli pro tento pozměňovací návrh hlasovat, tak všechny předepsané a všechny vydané léky s detailem vlastně uvidí ať už na hygienách, nebo na ÚZIS, včetně vašeho rodného čísla.

Na závěr mi dovolte jenom krátce. Ale v tomto případě se tato vláda prostřednictvím svých vládních poslanců snaží protlačit pokoutně nechci říct přílepek, který bez diskuse s odborníky, právníky, Úřadem pro ochranu osobních údajů narušuje citlivá data. Zeptám se, joto nová hodnotová politika?

Děkuji.

Prosím, ověřte si to.